Děkuji, pane předsedo. Vaším prostřednictvím, ke kolegovi Pikalovi a ke kolegyni Černochové. Poslouchejme se. Já jsem se bavil o nelegálních zbraních, protože v České republice na zbrojní průkaz, když máte třeba krátkou kulovou zbraň na svoji osobní ochranu nebo svého majetku, tak si koupíte, ale určitě si nekoupíte samopal. Lépe řečeno, koupíte si ho, ale na jednorázovou střelbu, ne na dávky. Tak to prostě je.

To je ten základní rozdíl.

Děkuji. Já to tady tedy budu muset zopakovat, není v současné chvíli legální si pěstovat konopí.

Tečka. To, že to tak v realitě není a že pokrytecky se chováme úplně nějak jinak, to je právě to, co chceme například řešit tímhle návrhem zákona.

Nyní faktická poznámka, pan poslanec Roman Onderka, zatím poslední faktická poznámka. Já bych poprosil pana předkladatele, ať mě sleduje.

Respektujte své kolegy a jejich názory a přestaňte se předvádět tímto způsobem.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych stručně reagoval na vaše vystoupení, vážený pane předsedající, které jste měl a které se týkalo Pirátské strany a spočívalo v tom, že jste tedy vytáhl složku a rekapituloval všechno, co se napsalo o Pirátech na Parlamentních listech a dalších podobných médiích, což vám zpracoval asi pan Večerníček nebo jiný politický pracovník. Společně se docela často scházíme na kafe u vás v pracovně, takže jste mi to samozřejmě mohl říct a mohl jste si to nechat vysvětlit a nebylo potřeba se k tomu tady vracet na půdě Poslanecké sněmovny, ale některé věci, které jste tady uvedl, si myslím zaslouží opravu. Chtěl jsem vám říct, že v dané věci je to člověk, který nikdy odsouzen nebyl, a dokonce byl zproštěn obvinění.

Je to nevinný člověk, takže pokud se tady o něm chcete vyjadřovat, tak vás prosím, protože se hlásíte k tomu, že jste slušní lidé, abyste se o něm vyjadřovali jako o nevinném člověku, který byl zproštěn, a neobviňovali naše členy, že se scházejí s člověkem, který byl osvobozen.

Děláme si je sami, protože jsme se k tomu rozhodli na rozdíl od ostatních politických stran. A v dané věci, kterou jste kritizoval, výběrové řízení bylo opakováno a bylo prověřeno naší kontrolní rozhodčí komisí, která je nestranná, volená členskou základnou, se závěrem, že k žádné manipulaci nedošlo. Dovoluji si vás tedy poprosit, abyste svoje informace nečerpal z Parlamentních listů a nevěřil všemu, co si přečtete na Parlamentních listech. V další věci jste mluvil o tom, že odsuzujete, že hlavní město Praha dává peníze na integraci migrantů. To se vás chci zeptat: Vy snad jste proti integraci migrantů? Takže já si myslím, že opravdu tady tuhle věc nikdo kritizovat nemůže. Můžeme se bavit o tom, jestli ta částka je správně využita na konkrétní projekty, jestli mají efektivitu a tak dále, to je naprosto legitimní diskuze, ale ten samotný fakt, že se tady snažíme, aby se nám neradikalizovali imigranti, si myslím, že je zcela namístě, a Praha si díky tomu vede velmi dobře. Potom jste kritizoval, že Praha dává peníze na Afriku, na projekty související s Afrikou, 120 000 korun, což je v rozpočtu hlavního města Prahy 87 miliard korun asi jedna miliontina, tak taková je to priorita. A současně si myslím, že v situaci, kdy nám všichni říkají, že největší investiční příležitosti pro podnikatele v budoucích desetiletích budou v Africe, protože tam roste nová miliarda lidí, kteří budou potřebovat kvalitu života na stejné úrovni, kterou jsou schopni uspokojit naši podnikatelé, naši dodavatelé, tak je správné, abychom v této oblasti budovali nějaký vztah a měli šanci v této věci uspět, protože z toho samozřejmě bude budoucí prosperita a blahobyt, pokud tuto příležitost využijeme.

Rád bych to ukončil tím, že pokud máte nějaké záležitosti, které se týkají fungování hlavního města Prahy, tak je prosím řešte na půdě hlavního města Prahy, na jeho zastupitelstvu. Já vím, že vy tam nemáte prostor jako zastupitelé, protože jste nepřekonali pětiprocentní klauzuli, s výsledkem 3,54 % hlasů vám vyjádřili důvěru Pražané, ale můžete se na jednání pražského zastupitelstva vyjádřit jako občan, můžou se tam vyjádřit vaši lidé a tam je ten prostor, kde můžete řešit pražské problémy.